Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych navrhl mimořádný bod, který se bude nazývat Kvůli energetické krizi a nečinnosti vlády hrozí krachy firem. Kvůli energetické krizi a nečinnosti vlády hrozí krachy firem.

Minulý týden na sněmu Svazu průmyslu a dopravy zazněla kritika vlády v oblasti zabezpečení cen energií pro firmy.

Pokud naše firmy nebudou mít zajištěny cenově dostupné energie, hrozí, že svou výrobu přesunou jinam. Prostě se budou stěhovat za cenově dostupnějšími energiemi z Evropy, například do Indie a podobně, aby jejich výrobky byly konkurenceschopné na světovém trhu, protože Evropská unie ani Česká republika s vládou Petra Fialy jim cenově dostupné energie do budoucna nedokáže zajistit. A těch firem není málo, jsou to od středních až po velké firmy. Ony o tom ty firmy mluví, já je tady nebudu jmenovat, ale mluví o tom naprosto veřejně, mluví o tom v tisku, mluví o tom v televizi, že prostě do budoucna nebude finančně únosné, aby zůstávaly v České republice. Co to znamená? No, znamená to přece, že v České republice stoupne nezaměstnanost, státní pokladna přijde o nemalé příjmy z daní a samozřejmě my jako stát, ty jejich daně, jejich sociální pojištění a zdravotní pojištění za zaměstnance, potřebujeme, protože když to nebudeme mít, nebudeme mít peníze na důchody, nebudeme mít peníze na sociální dávky pro lidi, kteří třeba pracovat nemohou, a podobně.

Aktuálně také nejstarší fungující sklárna v Evropě oznámila své uzavření kvůli vysokým cenám plynu a většinu z 90 zaměstnanců plánuje propustit prostě proto, že jí pětkrát narostly náklady na energie, které potřebuje k tomu, aby mohla podnikat. A to ještě není konec roku. Fialova vláda bohužel nehájí zájmy našich průmyslových podniků, firem a občanů, není vládou odborníků a podle našeho názoru by měla co nejdříve skončit. Tato vláda, Fialova vláda, se vymlouvá, že není možné, aby podpořila střední a velké firmy, protože to zakazují pravidla Evropské unie. Německo doslova posypalo německý průmysl 200 miliardami eur, aby zachovalo podnikání v Německu, aby pomohlo zachránit německé firmy, a bylo to Unie neunie, pravidla nepravidla, prostě jde o přežití těch firem. Ale my v České republice alibisticky říkáme: Pravidla jsou pravidla, nikomu nepomůžeme, máme na to 30 miliard, takže kdo přišel o největší zisky, tomu pomůžeme. Co to znamená?

To je přece katastrofa.

Pokud na to vláda nemá odvahu, opravdu bude probíhat destrukce českého průmyslu a hospodářství. Samozřejmě máme zprávy o tom, že krachují i čeští zemědělci, mají s tím obrovské problémy, a proto se musí něco dělat.

Nic se nestalo! Pan ministr zemědělství je neviditelný, ve Sněmovně si myslím, že ještě nepromluvil, a vypadá to, že ne vypadá to, ale je to fakt potraviny zdražily o 40 %, ony dokonce zdražily víc než energie, a pravděpodobně se dočkáme v blízké budoucnosti i toho, že potraviny vůbec nebudou. Prostě nebudou!

Myslím, že by to vláda Petra Fialy měla urgentně řešit, protože co tady budeme dělat, když nebudeme mít průmysl, zemědělství, hospodářství, když bude muset vyplácet daleko více lidí na sociálních dávkách, na podpoře v nezaměstnanosti.

Děkuji vám, paní předsedající.

Děkuji vám za pozornost. Jako první bod? Děkuji. Nyní je přihlášena s přednostním právem paní předsedkyně. Já ještě mám dvě zrušení omluv: pan poslanec Bernard ruší svoji omluvu a paní poslankyně Potůčková taktéž ruší omluvu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.